Já už to nechci zdržovat, protože po vyjádření pana poslance Babiše musíme si na to oslovení zvykat je to už trochu legrační.

Tady teď asi ten poslední rok, jestli jste si toho všimli. Já nevím, jestli se to vysoutěžilo ještě za minulého vedení Poslanecké sněmovny, kdo to soutěžil, ale byl to Geosan. Je to stavební firma.

Takže předjímat, že firmě, které jsme po dvou letech ještě nezaplatili, sjednáváme nějakou výhodu, a opravdu s tím, že opravovala Sněmovnu, jsem neměl nic společného.

K ničemu nedošel ve svých závěrech. A zase, umělé spojování podnikatelských aktivit paní Michalikové s těmi dary, které transparentně teď přišly na náš účet od jasně definovaných právnických osob.

Pane předsedo, máte slovo. Víte, jak to je?

Takže ono to bylo jinak.

Takže bylo to úplně jinak. Děkuji.

Ale prostřednictvím paní předsedající bych se rád obrátil na pana poslance Babiše. Demokracie je i o schopnosti naslouchat jiným názorům, dokonce i názorům, které nejsou lichotivé. A není to poprvé, co jste reagoval na jiné názory tím, že své kolegy tady před námi všemi, před televizními diváky, před našimi rodinami označujete hanlivými nálepkami a urážkami. To na půdu Poslanecké sněmovny nepatří. Takže vás žádám, abyste se toho zdržel do budoucna.

Pane předsedo, máte slovo.

To je první závěr, který tady je. Neřekne to, kdo je sponzoruje. Prostě ne a ne a ne. Na opakovaný dotaz neslyší.

To je výsledek dnešní schůze.

Protože nemají čisté svědomí.

Děkuji za pozornost. Také děkuji. Pokud tomu tak není, tak nyní přistoupíme k hlasování o návrhu pořadu schůze. Je tady žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím, poprosím vás, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

A já nyní připomenu, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu pořadu 7. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen s jedním bodem a tím je vysvětlení původu peněz financování hnutí STAN ze zahraničí. Takže já v tuto chvíli zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh nebyl přijat a pořad schůze nebyl schválen. Tímto končím jednání dnešní schůze. Děkuji za slovo, paní předsedající. Jenom pro stenozáznam.